To byly omluvy.

On to tehdy napsal jako varování před nástupem totality. Mluvil o tom pan předseda Okamura poměrně dlouho.

Dokonce by se dalo říci svobodnými parlamentními volbami.

A to je jeden, řekl bych, jeden z momentů, který musí varovat.